Děkuji.

Děkuji, vážený pane předsedající, za slovo. Jenom fakticky a rychle.

Jestli někdo dal politický slib, to je věc jiná.

A poslední poznámka. Zaměstnavatelé na tom netratí. Naopak tím, že se jim současně snížily sociální odvody, tak v podstatě ročně všem těm zaměstnavatelům zůstává půl miliardy. Takže prosím, abychom skutečně věci říkali tak, jak jsou. Děkuji. Děkuji za slovo. Chtěl jsem jenom sdělit, že považuji za mimořádně nešťastné řešit eNeschopenku v rámci tisku o zaměstnaneckém penzijním pojištění. Děkuji. To jsou v tuto chvíli všechny faktické poznámky, pokud jsem někoho neodmazal.

Proto ho nelze považovat za přílepek, protože mimo jiné se týká i zákoníku práce.

Prostě není to pravda. Slovo i slovní dohoda anebo slovní smlouva platí i v obchodním právu.

Všichni přece víme, jak to je. Děkuji za dodržení času.

Pan zpravodaj, prosím.

Jak tady říkala paní ministryně za navrhovatele, je to opravdu transpozice směrnice Evropské unie týkající se zaměstnaneckého penzijního připojištění.

Opravdu pozměňovací návrh týkající se eNeschopenky nemá žádnou věcnou spojitost. A prosím, řešme věci, které spolu souvisí. Také děkuji. A nyní prosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko výboru. Děkuji ještě jednou. Já bych tady s dovolením citoval z usnesení rozpočtového výboru, který navrhl Poslanecké sněmovně hlasovat o návrzích podaných v následujícím pořadí. To znamená, jako první bychom hlasovali ve třech variantách pozměňovací návrh A3. Vždy upozorním jenom na to, že pokud bude některá z těchto variant přijata, tak se o té další, případně dalších, nehlasuje. V případě, že bude přijata kterákoli z variant A3, jsou tři ty varianty, stávají se pozměňovací návrh A1 společně s pozměňovacím návrhem A2 automaticky legislativně technickými změnami ve znění pod bodem 1 tohoto usnesení a není o nich třeba dále hlasovat. V případě, že nebude žádná z variant A3 přijata, tak jsou pozměňovací návrhy A1 a A2 nehlasovatelné. Dále bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem B a naposledy bychom hlasovali o návrhu zákona jako celku.

Tak jestli je shoda na této proceduře, která je poměrně jednoduchá, tak bych ji nechal odhlasovat. To znamená, já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tuto navrženou proceduru. Kdo je proti? Nikdo. Návrh byl přijat. A prosím pana zpravodaje, aby pokračoval v proceduře. To znamená, jak jsem již avizoval, nyní bychom hlasovali pozměňovací návrh A3, varianta 1. Kolega poslanec Bauer, který je předkladatelem tohoto pozměňovacího návrhu, ho tady uvedl, já ho jenom v krátkosti shrnu.